Děkuji.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, ráda bych požádala o pevné zařazení bodu na program této schůze, a to zařazení bodu, který se jmenuje Informace vlády o ochraně klimatu. Je to bod č. 354.

Děkuji moc za podporu tohoto bodu. A chtěla bych navrhnout, aby se tento bod zařadil zítra odpoledne za ostatní pevně zařazené body programu. Děkuji. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro návrh grémia. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Tento návrh byl přijat.

Ale teď budeme hlasovat, aby ten tisk 250, maturity, byl jako druhý bod v rámci třetích čtení zítra. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pan předseda Stanjura. Jinými slovy navrhujete, aby v bloku třetích čtení byly tři zákony v prvém čtení? Rozumím tomu dobře? Jo, ty jsou odpoledne.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh paní předsedkyně Pekarové Adamové na zařazení nového bodu Vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl, o pevném zařazení již nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky týkající se bodu 24, novela zákoníku práce, tisk 689. V tuto chvíli zde máme pevně zařazené tři body.

Ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále vystoupil pan místopředseda Pikal, to byly upřesňující protinávrhy. Dále je zde tedy návrh pana poslance Kubíčka, abychom sněmovní dokument 5113, to je ten nový bod, usnesení Poslanecké sněmovny umožňující jednat výborům formou videokonference, zařadili zítra odpoledne jako druhý bod. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 134.